Já bych k této věci otevřel rozpravu. Děkuji za slovo. Omlouvám se, my navrhujeme ještě v rámci našich míst tři změny.

Pospíšila pan poslanec Zahradník a na místě 167 místo pana poslance Svobody pan poslanec Pospíšil. Ano, děkuji.

V podrobné rozpravě, kterou tímto otvírám, také nemám žádnou přihlášku, takže končím podrobnou rozpravu.